Ještě rozšiřuji o několik dalších omluv, které dorazily. Dnes od dvou hodin do konce jednacího dne se omlouvá paní ministryně Helena Válková.

Navrhuji, abychom určili pana poslance Jiřího Dolejše a pana poslance Františka Laudáta. Táži se, zda má někdo jiný návrh proti tomu, jak jsem ho přednesl. Není tomu tak.

Kdo je proti návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 1, přítomných poslankyň a poslanců 115, pro návrh 106, proti 1. Konstatuji, že jsme ověřovateli 24. schůze Poslanecké sněmovny určili pana poslance Jiřího Dolejše a pana poslance Františka Laudáta. Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 24. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Připomínám, že podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu rozhodne Sněmovna pouze o pořadu uvedeném v žádosti. Nelze navrhnout změnu nebo doplnění pořadu, rovněž však nelze rozšiřovat schválený pořad. Eviduji první žádost s přednostním právem, tím je pan místopředseda Gazdík. Hezké dobré odpoledne, milé kolegyně poslankyně, milí kolegové poslanci. Já mám jeden procedurální návrh, než budeme jednat o programu této schůze.

Zavolám kolegy z předsálí. Táži se, zda můžu dát hlasovat o přítomnosti obou hostů najednou, nebo zda chcete dávat hlasovat jednotlivě. Není proti tomu námitka, v tom případě dám hlasovat o obou přítomných najednou.

Kdo je proti návrhu?

Takže vás vítám. Druhý host jistě záhy dorazí. Já se tedy táži, zda má někdo změnu nebo doplnění pořadu dnešní schůze. Ten návrh pořadu pro upřesnění přečtu. Je to Informace vlády České republiky k situaci ohledně muničního skladu ve Vrběticích. Jestliže nikdo nemá návrh nebo připomínku k navrženému programu... V tom případě zahajuji hlasování o programu dnešní schůze. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh programu, tak jak je předložen.

Konstatuji, že s návrhem programu byl vysloven souhlas. Přistoupíme tedy k jedinému bodu pořadu, kterým je Informace vlády České republiky k situaci ohledně muničního skladu ve Vrběticích Otevírám rozpravu. Prvně vystoupí pan premiér, po něm pan ministr vnitra Chovanec, poté pan ministr obrany Stropnický. Máte slovo, pane premiére. Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, my jsme se dohodli s členy vlády, jejichž kompetencí se tato událost nejvíce dotýká, že doplní mé vystoupení.